Elektronická evidence tržeb je mnoha podnikateli vnímána jen jako další povinnost, která přinese více administrativy a další náklady. Zavedení elektronické evidence tržeb má být revolučním krokem a ministr financí se jím podle svých slov zapíše do historie. Já si ale myslím, že pokud se mu podaří záměr prosadit, pak se do historie skutečně dostane, ale výrazně jinak, než by chtěl. Že pan ministr Babiš nechce slyšet hlasy více než 600 tisíc živnostníků, kterých se budou nové povinnosti týkat, je smutné. Ale ukazuje to mnohé. Byli a budou vždy tací politici, kteří, byť volení většinou, dělají spíše vše pro bohaté menšiny. Mě ani nepřekvapí to, že pan ministr Babiš nedá na slova odborníků.

Nyní to tedy nelze zvládnout skoro jistě. Elektronická evidence tržeb je další hodně velkou věcí v oblasti elektronizace. Svým záměrem a dopady zřejmě ještě mnohem větší než třeba datové schránky či základní registry. Za vším vždy stojí silný resort se silným vedením, který hledí primárně na svoje zájmy a prosazuje je do značné míry mocensky, respektive silou. Pravdou je, že jde o tak komplexní a složitou záležitost, že prakticky není možné domyslet a ošetřit všechny aspekty a hlavně všechny možné detaily a souvislosti, a to ani při sebevětším zaklínáním se chorvatským vzorem a tamními zkušenostmi. Navíc pod časovým tlakem, který se již nyní ukazuje jako doslova extrémní. Důsledkem pak jsou poměrně významná kritická místa, která pokud nebudou včas řešena, mohou celý ambiciózní projekt poslat velmi rychle ke dnu. Ano, jsou to slova půl roku stará, ale měla by pro nás být skutečným varováním. Přijmemeli dnes návrh v jeho již tak nedokonalé podobě s rizikem dalších problémů při jeho zavádění, které je nutno označit nikoliv za pravděpodobné, ale téměř jisté, pak bychom se rovnou měli usnést na formě omluvy občanům naší země za šlendrián, který jsme dopustili a který jim bude dále otravovat život. Vážení kolegové, vezmete si na vlastní svědomí fakt, že budete přes všechna tato varování pro něj hlasovat? Jste připraveni, vy, každý jeden, přijmout za jeho prosazení osobní zodpovědnost? Pokud ano, jakkoliv je to lehkomyslné, máte můj obdiv, protože dopředu, dobrovolně a zbytečně vystavujete budoucí kritice a posměchu pro něco, co je zbytečné a dle mého názoru špatné. Možná byste kupříkladu měli vědět to, že i právníci doporučili tuto legislativu odmítnout.

České souvislosti získaly ze zdrojů blízkých Úřadu vlády úplná stanoviska dvou zpravodajců Legislativní rady vlády, kteří návrh posuzovali. Já vám děkuji.

Prosím, máte slovo.

Takže děláme proti velkým rybám. Takže prosím vás, když vystupujete, tak se to aspoň naučte.

Moje firmy celkově odvedly do rozpočtu Evropské unie 35,54 mld. za posledních devět let a dostaly 6,19. To znamená desetinu! Desetinu.

A moje firmy odvedly desetkrát více do českého rozpočtu, než dostaly. To nemáte jiný program?

Bohužel neustálé rozbíhání jiným směrem nepřispívá ke kvalitě diskuse. Eviduji faktickou poznámku, tři faktické poznámky. Pan předseda Faltýnek, pan předseda Stanjura, a další. Prosím. Hezké popoledni, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vystoupil s určitým procedurálním návrhem. Jaký čas? Psal jsem si pořadí faktických poznámek, pane předsedo. Dovolte mi, vážené kolegyně, kolegové, abych vystoupil s určitým procedurálním návrhem a vrátil tu diskusi vlastně zpátky k tématu, které tady řešíme. My tady dneska diskutujeme, pokud jsem to dobře počítal, 38. hodinu v rámci prvého, druhého a třetího čtení, k tomuto zákonu. A já se domnívám, že všechny argumenty ať už proti, nebo pro v této debatě, nebo většina z nich zazněla, přestože jsou opakovány stále ze strany předkladatelů stejné argumenty a ze strany odpůrců tytéž.